Bylo to zamlžené. Teď je to úplně jasné.

Je jasné, kdo má zodpovědnost a kdo bude hrát roli opozice.

Ale člověk musí být optimista. Někdy zdání klame.

Ministerstvo financí v tomto pojetí je bankomat, kde můžete přijít a je úplně jedno, co máte na účtu, strčíte kartu a peníze vypadnou. Teď k těm obavám o rozpočtové provizorium. Skutečně rozumím všem ministrům financí, kteří říkali, že rozpočtové provizorium nechtějí a že chtějí schválit rozpočet. Myslím, že je to naprosto pochopitelné, politicky pochopitelné. My jsme ale díky hospodaření paní poslankyně Aleny Schillerové nemohli schválit ten rozpočet, a právě proto, jak hospodařila, jsme v rozpočtovém provizoriu a právě proto musíme v tak krátké době rozpočet přepracovat.

Pamatujete si? Je to mandatorní výdaj, když jsme to uzákonili?

Vzpomenete si? Jak to vlastně myslíte?

Protože promarnil příležitost, kterou například využili naši sousedé ze severu, z Polska, kteří si vyjednali rozumné výjimky, které odpovídaly postavení a potřebám Polska. My jsme tady měli silná slova v České republice. Ale když přišlo na věc, tak Andrej Babiš nevyjednal nic a souhlasil.

No, kdybyste byli tak přísní na svého bývalého ministra obrany, nevím, co byste mohli použít na to, jak často sem chodil. Jak říkala jedna má kolegyně, jednou tady byl v březnu a jednou ve středu.

A tady jsme viděli, co se stalo s vládou pod vedením Andreje Babiše.

Andrej Babiš udělal z ministrů odborné náměstky generálního ředitele České republiky, ale takhle vláda postupovat nemá a nesmí. Proto jsme zrušili...

Jsou to peníze daňových poplatníků.

No, to je pravda, ale je to jenom půl pravdy, protože k tomu si půjčuje.

Děkuju pěkně, to víme taky i bez kalkulačky. Stát si půjčil o něco víc, než potřeboval.

350 miliard, a to jsem velmi velkorysý, šlo na covidovou pomoc za dva roky.